Pro pana poslance Tejce vaším prostřednictvím já s vámi ty obavy částečně sdílím. Opravdu ano.

Je to stejný případ.

Vy jste to ignorovali, a teď to hasíte na poslední chvíli! Takže měřte všem stejně. A já ty obavy nezlehčuji. Skutečně ne. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Já ve shodě se svým předřečníkem také do jisté míry sdílím obavy pana poslance Tejce, i když si myslím, že ten výklad není jednoznačný. Říkali jsme to dřív, než vy jste ten zákon schválili. Vy jste to nechtěli slyšet. A stejně jste to schválili.

A je to vizitka především vaší práce, kolegové ze sociální demokracie a z KDUČSL. A teď je to váš problém. Protože to, že ten zákon je evidentně špatný, což přiznáváte sami, je vaše odpovědnost, protože jste to věděli, ale z nějakého důvodu jste se Babiše do té míry báli, nebo jste to s ním do té míry vykšeftovali, že jste mu ten zákon, o kterém jste věděli, že je špatný, schválili. A ten, kdo na to doplatí, je občan České republiky. Na tuhle vaši nezodpovědnost! Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní pan ministr Babiš s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Tejc, po něm pan poslanec Faltýnek také k faktické poznámce.

Já nevím, co jsem udělal koaličním poslancům na grémiu.

Ten zákon je skvělej!

A necháme ten zákon tak, jak je.

Tak co jste se teď probudili? Kontrolní hlášení je skvělý zákon. A když nechcete a chcete přitížit našim podnikatelům, tak to nebudeme dělat, tu novelu, a necháme to být, tak jak to je.

Znovu opakuji, já vůbec nechápu, proč o tom dneska diskutujeme. Nikdy nic neudělali pro výběr daní.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Tejc, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Faltýnek, pan poslanec Foldyna, pan poslanec Stanjura, pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Já bych byl především rád, aby mi nebylo vkládáno do úst něco o nějakém přiznání se k něčemu. Já jsem se tady k ničemu nepřiznával, ani to nemám v úmyslu. Já jsem pouze nabídl to, že pokud je tady zájem ze strany opozice na změny, budouli akceptovány koalicí, není důvod, proč ty změny neučinit velmi rychle. Ale ten způsob, který se tady volí, je nesprávný právě z právního hlediska. Rozdíl je především v tom mezi těmi dvěma daňovými návrhy, že je něco jiného, pokud účinnost nastala, ji odkládat, a něco jiného je, pokud schvalujeme zákon, který má nabýt účinnosti zpětně, pokud hovoříme o zdaňovací období. Samozřejmě otázka retroaktivity určitě nebude jednoduchá i tam, bude to určitě téma, ale rozhodně ten zákon nemůže nabýt zpětně, protože čas nezměníme.

Děkuji panu poslanci Tejcovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Faltýnek, po něm pan poslanec Foldyna, po něm pan poslanec Stanjura a další. Hezký večer, dámy a pánové. Já bych si dovolil pro nás pro všechny a hlavně pro naši veřejnost, pro naše podnikatele přeložit do češtiny to, co tady zaznělo z úst kolegy Kalouska a Kučery, Fialy a dalších. Já jsem si to napsal, je to pouze jedna věta: Budeme bojovat do posledního muže, do poslední kapky krve za neplacení daní v naší zemi, jak jsme to dělali za naší vlády, a budeme to dělat dále, v tom jsme konzistentní, a naši voliči to dobře vědí.

Já si myslím, že opozice má právo kritizovat.

My se můžeme k tomuto zákonu určitě vrátit po roce, jestli bude mít nějaké vady. My se ale k valorizaci církevních restitucí, k miliardám, které budeme muset dát z rozpočtu České republiky, nikdy vrátit, díky tomu, co jste tady předvedli v minulém volebním období, nikdy se k tomu vrátit nemůžeme.

Děkuji panu poslanci Foldynovi. S další faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Fiala, po něm pan poslanec Kučera. Prosím, pane předsedo vaše dvě minuty. Já doufám, že pan předseda Faltýnek získá kulaté razítko soudního znalce, kterým překládá z češtiny do češtiny.